Takže abych to shrnul: naše vláda během roku a půl i v těch obtížných podmínkách, které tu byly, reagovala na to, co slyšela od živnostníků a drobných podnikatelů, udělala řadu opatření, kterými jim zjednodušila život, snížila celkové daňové zatížení, výrazným způsobem omezila byrokracii, odstranila všelijaké zbytečnosti, kterými se živnostníci trápili, a to celé znamená, že prostě pro živnostníky a drobné a střední podnikatele vytváříme výrazně lepší podmínky, než jaké tu měli dosud. Děkuji. Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane premiére.

A pak jste tady jmenoval dvě opatření, která vlastně odpracovala naše vláda.

Takže to byla pozitivní motivace, které jsem rozuměla a která mi dávala smysl. Takže nebudu se teď tady pouštět do diskuse o těch třech pásmech, to jsme si tady v legislativním procesu já jsem s tím nesouhlasila, dávala jsem pozměňovací návrh, neprošel a ono to není, pane premiére, minimum lidí.

Oni se rozhodli pro cestu svobodného podnikání.

Takže mně připadá, že tento názor té hrozné péče od pravicové ODS mě opravdu překvapuje. Minimálně překvapuje.

Ano, navrhovali jste to, pane poslanče Munzare, prostřednictvím paní místopředsedkyně, navrhovali jste to. Je tady nějaká evropská úprava, evropská úprava to nedovolovala. My jsme za naší vlády odpracovali to, že se ta evropská úprava posunula na ty 2 miliony, ale až od roku 2025.

Takže takhle to bylo jednoduché. I když jste to tady navrhovali, my jsme nemohli porušit evropské právo.

To jsou jednoznačná fakta.

Vy to teď zvedáte, takže to si myslím, že naopak jde proti zájmu. A já to čtu, pana Kastnera neustále, jeho různé rozhovory, co to bude znamenat.

Pomohlo to dopravcům, to je potřeba tady říct. Mimořádné odpisy pokračujete v naší politice, prodlužujete.

Proč se zrušilo EET? Kolik přibývá? Slyšíme to ze všech stran, kolik přibývá různých služeb, kde se to projevuje. Takže to není nic, co by tady stálo za nějakou pochvalu, a naopak, většina poctivých to vůbec nechtěla a absolutně nevítala. Obchůdek 21, prostřednictvím paní místopředsedkyně, dobře, že v tom pokračujete, perfektní.

Nás čeká velká debata nad daňovým balíčkem, určitě tam argumenty padnou komplexně.

Nezvedneme. Ani tu. Nedodrželi nedodrželi, pane premiére!